Děkuji vám, pane poslanče.

Máte slovo, pane poslanče.

Udělování licencí k nakládání s vojenským materiálem. Kontrola dodržování podmínek stanovených v těchto licencích. Kontrola dodržování podmínek stanovených v nájemních smlouvách. Za čtvrté. Vyžadování aktuálních přehledů o množství a povaze skladované munice. Za páté. Při výkonu státního stavebního dozoru při povolování výrobního provozu recyklace raketového paliva zamlčením podstatných skutečností. Za šesté.

Za prvé.

Nebo se předpokládá jeho privatizace nebo převod na obce? Za druhé.

Nejsou to malé pozemky a chtěl bych vědět, pokud se tedy jedná o pozemek důležitý pro obranu státu, jak se k tomu vláda postaví, že několik objektů v tomto areálu je vlastně převedeno do majetku soukromé firmy. Za třetí. Jak je možné, že při stavebním řízení ve věci povolení zkušebního provozu recyklace raketového paliva byla zamlčena skutečnost, že v bezprostřední blízkosti výrobního areálu byla a je dosud skladována munice ve značném rozsahu? Čili podle mého názoru toto stavební povolení bylo vydáno protiprávně. Za čtvrté. Zruší stát stavební povolení zkušebního provozu recyklace raketového paliva? Kam bude provoz recyklace raketového paliva z areálu přemístěn? To jsou mé otázky.

Přestože zastupitelstvo podalo námitky proti stavbě uvedeného závodu, k námitkám obce nebylo přihlédnuto.

O těchto skutečnostech se moc nemluví a zůstávají na okraji zájmu sdělovacích prostředků.

Zřejmě firma doufá plně v obnovení svého provozu a bude poukazovat na nemožnost dodržení plnění zakázky pro německou armádu. Bohužel je tristní, že náš stát, který velmi důsledně kontroluje a pokutuje své občany, jestli nevozí ve svých autech prošlé autolékárničky, nekontroluje muniční sklady soukromých osob, které se staly nástrojem obecného ohrožení tisíců lidí.